Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Prosím, máte slovo. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jenom stručně předložila návrh, který byl podán do Sněmovny již více jak před rokem jako zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy.

Ve vámi schváleném znění byly dva průkazy.

Takže tento senátní návrh já podporuji, ale kdyby nebyl přijat, tak samozřejmě za Prahu podporuji i ten návrh, který tady byl schválen naposledy ve třetím čtení. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh tohoto zákona byl Senátu doručen 6. ledna, následně byl projednán ve výborech a v garančním výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byl víceméně jednomyslně přijat pozměňovací návrh, který máte na stole, který pak následně projednalo i plénum Senátu, a pro daný pozměňovací návrh a vrácení Senátu se vyslovilo 60 senátorů ze 60 přítomných. Takže velice, velice silnou podporu.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení Senátu prohlubují pozitivní přínos vámi schváleného zákona, vaší verze, a odstraňují nepřehlednou dvoukolejnost kvalifikace průvodců průkazem prvního stupně pro průvodce bez kvalifikace a průkazem druhého stupně pro průvodce s kvalifikací, přičemž mezi těmito stupni neměl být žádný rozdíl v právech i povinnostech. Smyslem jednomyslného rozhodnutí Senátu je stanovit jednotný průkaz průvodce vázaný na odbornou kvalifikaci, vymezenou natolik široce, aby ji mohli splnit jak noví, tak i stávající průvodci. Ještě bych se zmínil o možných námitkách, že k té verzi zákona schválené Senátem by mohla mít výhrady Evropská unie. Regulace činnosti průvodců v cestovním ruchu je běžná i v zemích Evropské unie, přestože jednotlivé země přistupují k regulaci rozdílně. V některých zemích je ponechána volně, v jiných je brána jako otázka veřejného zájmu, přičemž jsou stanoveny kvalifikační předpoklady pro činnost průvodce ať už formou vázané činnosti, licencí, nebo odborných zkoušek. Žádám vás proto o jeho podporu a dovoluji si doufat, že jestliže senátoři z celého politického spektra zákon podpořili, že se tomu tak bude dít i tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

Není zájem.

Pan senátor? Paní radní? Není zájem o závěrečná slova. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.